Děkuji. Slovo má pan ministr.

Ale je potřeba si uvědomit, že samozřejmě Polsko využívá a využije všech možností na to, aby zpochybnilo ty argumenty. My to musíme mít velmi dobře vyargumentované. Postupujeme krok za krokem, nechceme couvnout, nechceme podepsat nějakou bezcennou dohodu, která by opravdu neměla smysl. V tom jsem zajedno i se zástupci regionů. Teď se čeká na rozhodnutí Evropského soudního dvora o tom, jak rozhodne o předběžném opatření a o sankcích, které můžou být velmi citelné, a to potom uvodí další pokračování. Děkuji. Poprosím pana poslance Romana Kubíčka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Slovo má pan ministr... Nezlobte, pane předsedající...

To znamená, Nečasova vláda a následně tedy samozřejmě Sněmovna nebo Parlament rozhodly o tom, že tyto kotle budou zakázány, ale už v tu chvíli samozřejmě neřekly, jak to ti lidé mají udělat, aby si ten nový kotel pořídili.

Ano, budeme, samozřejmě.